Jak si možná pamatujete, podle některých médií, například Lidovky.cz, byli ředitelem Dvořákem najati lobbisté, kteří měli kladná stanoviska poslanců obstarat. Důvodem obavy z neschválení mohlo být i vystoupení rady České televize Radka Mezuláníka na volebním výboru, který tehdy tvrdil, že data uváděná v předkládané zprávě a teď dávejte pozor neodpovídají realitě. Proč si ale pan ředitel Dvořák tedy najal lobbisty, když se politiků mohl ptát na jednání výboru ve Sněmovně osobně, nikdy sám nevysvětlil. Naopak inicioval privátní, separátní schůzky s jednotlivými poslanci, některé dokonce i ve formě večeře. Mnozí poslanci to také posléze i médiím přiznali.

Zákazníci zprostředkovatelů si uvedením vyšším nákladů snížili daňový základ a část peněz jim také zprostředkovatel následně vrátil.

Zde sice můžeme vinu České televize hledat pouze nepřímo, ale dle mého subjektivního názoru by se při správné funkci kontrolních mechanismů na takovýto nelegální a odsouzeníhodný přístup přišlo mnohem dříve. Pro úplnou objektivitu ale musím však dodat, že ČT podala s ohledem na toto mediální sdělení trestní oznámení na Mladou frontu DNES, kde se tyto informace objevily nejprve. Zpět ale k této výroční zprávě. Pro úplnost však doplním již jen jednu informaci, abych zbytečně dlouho nehovořil, protože nutný obrázek jste si již mohli zcela jistě udělat sami. Při projednávání ve volebním výboru dostala tato výroční zpráva podporu celých čtyř členů z přítomných pěti, což sice do jisté míry ilustruje nejen postoj a malý zájem některých kolegů a kolegyň o tuto problematiku, ale zejména fakt, že podpora by nemusela být ani v tomto orgánu při kompletní sestavě dostatečná, jinými slovy tedy většinová.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom krátká poznámka k tomu, co tady bylo řečeno panem kolegou, který mluvil přede mnou. Nejprve musím říci, že za mnou žádný lobbista nebyl, takže v tomto ohledu prosím si vyprošuji nařčení, že tady nás všechny obcházeli.

Pane kolego, to je velmi málo! To nám k nějakému posouzení nemůže stačit! Buďto budete konkrétní, anebo tohle je jenom takové slovo puštěné do větru jenom proto, že se tam možná někdo z diskutujících dotkl komunistů a toho, co tady napáchali, a proto se stal pořad neobjektivním. Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Já jsem členem volebního výboru. My jsme tu zprávu projednávali loni a usnesení jsme přijali v květnu 2014.

Ale mezitím se změnila situace a někdo si chce vyřizovat účty s Českou televizí za rok 2013. To nemá žádnou váhu! Nejsem bezesporu jediný.

Chci říct, že debata na volebním výboru byla poměrně klidná, málo konfrontační, poměrně velká shoda.

Na výboru sedí management České televize, sedí tam vedení Rady ČT a zodpovídají konkrétní dotazy poslanců, nejenom členů volebního výboru, ale každý člen Poslanecké sněmovny může přijít na jednání kteréhokoliv výboru, musí mu být uděleno slovo a bezesporu by na ty otázky odpovězeno bylo. Proč ne, ale měl jste jedenáct měsíců na to, abyste to řešil tam, kde se to řešit má na výboru. Pro mě je to velmi jednoduché.

Ne aby jednotliví politici hodnotili objektivitu toho či onoho. A úplně vážně tady člověk, který byl placen z tohoto holdingu, to chce řešit úplně vážně. Mně to fakt nevadí. A já ten slovník znám a určitě ho znají někteří z těch, kteří tady budou kriticky vystupovat. Udělejte s nimi pořádek! Očekáváme, že se vyvodí důsledné personální důsledky. Já jsem si tu stížnost přečetl, a přestože ji nenapsal pan ministr financí, klidně mě zkontrolujte, je tam dvacetkrát napsáno Ing. Andrej Babiš. A je tam napsáno autoritativně představitelé Agrofertu rozhodli, že ty pořady nejsou objektivní. A takhle to píšou. Je to z veřejných zdrojů. Můžeme to přepočítat. Takže nehrajme si s tím, že neschválení zprávy nic neznamená. Znamená!